Zrušila svou omluvu z dnešního jednání paní kolegyně Halíková, která je na jednání.

Nyní požádám pana kolegu Korteho, aby se ujal slova. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající, za slovo. Dámy a pánové, já oceňuji vysoce, že vládní koalice a pravicová opozice se byly s to dohodnout na kompromisní podobě služebního zákona. Je to zákon důležitý, který ovlivní podobu státní správy v budoucích letech. Samozřejmě jakožto kompromis to nemůže být podoba ideální. To nemůže být žádný kompromis. Ostatně je to výtvor lidské činnosti a člověk je nádoba nedokonalosti a nedokonalost nemůže stvořit dokonalost. Jeli to zákon alespoň dobrý, to ukáže praxe. Já myslím, že v budoucnosti se k němu budeme vracet a budeme ho postupnými krůčky vylepšovat, a není důvod, abychom k tomu vylepšování nepřistoupili ihned. V tomto směru jdou mé dva pozměňovací návrhy. První pozměňovací návrh je vlastně návrh staronový.

Týká se omezení vysokoškolského vzdělání, které se neuznává pro potřeby státní služby v § 7 odst. 4, kde jsem přidal také Vysokou školu Sboru národní bezpečnosti, resp. některé její fakulty.

Dvě práce jsem podrobně rozebral. Myslím, že jsem dostatečně ukázal, že tyto školy poskytovaly vzdělání neslučitelné s potřebami demokratického státu.

Zdůrazním pouze to nejdůležitější.

Naproti tomu u škol socialistického Československa vylučuje pouze školy politické.

Takovou školu zde totiž máme.

Měla původně tři fakulty, první Fakultu Státní bezpečnosti, druhou

Někde se to ti lidé naučit museli. Já nevím, jestli je to učili na této škole, ale je zřejmé, že tyto školy neskýtaly vzdělání použitelné, uplatnitelné a žádoucí v demokratickém státě.